Další vládní argument, proč to nejde, je rozpočtový. Ale to prosím není pravda. A ty argumenty, které jsme slyšeli, byly, že se má jednat o investice, protože tou krizí se přece musíme proinvestovat.

Ani u těchto 30 miliard není tak jasné, že je vláda vlastně dokáže v tomto roce efektivně využít.

Ale toto, co my navrhujeme, skutečně živnostníkům a malým podnikatelům pomůže, pomůže to těm nejmenším a nejzranitelnějším. A jako Poslanecká sněmovna bychom také vyslali signál, že si všímáme potřeby milionů živnostníků, drobných firem, že pomáháme lidem, že udržujeme pracovní místa, že bráníme tomu, aby se firmy dostaly do platební neschopnosti. Že prostě vnímáme, co se v ekonomice děje, a že jsme připraveni pomoci. Třetí návrh je trošku jiný. Ten třetí návrh, kde vás chci také požádat o podporu, je to návrh ze Senátu, je to návrh, který nese také stopu činnosti Občanské demokratické strany. A ten návrh říká, že chceme poskytnout krajům jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 500 korun na každého obyvatele kraje. To je nejlepší investice, kterou můžeme udělat, protože peníze zůstanou v krajích, neztratí se v nějaké administrativě, nikdo je neprojí.

Dokázali jsme to udělat v případě obcí. Byl to opět náš návrh. Náš, řekl bych, i tlak, který byl nakonec úspěšný. Udělejme to i v případě krajů, bude to velmi potřebné a pomůže to samozřejmě krajům, ale hlavně to pomůže jejich obyvatelům.

Nikdo neví, nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, co se bude dít v naší zemi za pár dnů, co se bude dít v naší zemi za pár týdnů, v jaké budeme situaci. Ale pokud jsem ho dobře poslouchal, tak včera v médiích připustil, že Českou republiku čeká těžký podzim. A já v tomto případě výjimečně s panem premiérem souhlasím. A bohužel na tom, že nás čeká těžký podzim, nese kus viny, velký díl viny, i vláda, která promarnila řadu měsíců, které měla k tomu, abychom se připravili na horší scénáře.

Ale já si dnes nechci vyřizovat účty s neschopnou vládou, nebudu to dělat, bude na to ještě dost příležitostí. Já dnes chci, abychom pomohli statisícům lidí, kteří tu naši pomoc budou v dobách nejistoty, která nás čeká, i nadále potřebovat. Proto jsme sem přišli s těmito třemi za Občanskou demokratickou stranu třemi konstruktivními návrhy, a já bych očekával, žádám vás o to, aby je podpořili i poslanci a poslankyně vládní koalice. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. První vlnu jsme ze zdravotního hlediska zvládli relativně dobře. Stálo nás to ovšem ohromné finanční, zdravotní, morální a další zdroje. Vypnutí ekonomiky způsobilo ztrátu, nebo způsobí ztrátu tisíců pracovních míst a přineslo ekonomickou nejistotu pro stát, firmy a zejména rodiny. Na budoucnost, jejíž součástí je bohužel i onemocnění covid.

Každopádně bych se vrátil ke krokům vlády.

na základě přímé žádosti pana premiéra bylo staženo.

Usnesení byla schválena a obsahovala konkrétní kroky, na co se zaměřit u národní strategie testování.

V rámci připomínkování bylo za poslanecký klub odesláno několik připomínek. Všechny byly označeny jako velmi dobré a většinově byly akceptovány.

A metodiku pro laby, aby posílaly SMS zprávy hned poté, co mají výsledky. Kdo sděluje opatření, v jakém intervalu a s odbornými zdůvodněními. A třetí, co je používání otevřených zdrojů.

V tomto případě bychom nemuseli svolávat tuto mimořádnou schůzi v případě, že by vláda plnila to, k čemu ji vyzvala již dávno Poslanecká sněmovna. Rád bych tedy požádal, abyste podpořili program této schůze, v rámci které kolegové z opozice předkládají jednotlivé body, které jsou však reakcí na selhání, kterých se dopustili buď jednotliví členové vlády, nebo konkrétně premiér.